Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, převzala jsem řízení schůze. Ano má, takže poprosím pana poslance Josefa Kotta, aby položil doplňující otázku. Paní ministryně, děkuji za odpověď.

Děkuji mnohokrát za dodržení času a nyní poprosím paní ministryně životního prostředí o odpověď. Já nevím přesně, jaké jsou teď.

A možná ale my v té pracovní skupině Ústřední kontrolní a zkušební zemědělský ústav máme, takže oni jsou dokonale seznámeni.

Pana poslanče, máte slovo. Děkuji vám za slovo, vážená paní předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, pane ministře, obrací se na mě občané ohledně výše příspěvků na bydlení. Víme, že výši příspěvku na bydlení ovlivňují takzvané normativy na bydlení, které již absolutně nereflektují aktuální realitu nákladů na bydlení.

Nebudu teď řešit správnost výpočtu počtu obyvatel, protože to už řešíme na úrovni Ministerstva vnitra, ale společně jsme, pane ministře, před časem jednali o zvýšení normativů na bydlení, a to samozřejmě pro všechny občany České republiky. Mé dotazy tedy zní: Je již jasné, že se zvednou normativy na bydlení? Pakliže je to možné, tak uvést alespoň v procentech, případně o kolik. A to nejdůležitější mě zajímá, kdy se případná změna projeví na zvýšených příspěvcích na bydlení pro občana? To znamená, kdy občan skutečně dostane již zvýšené příspěvky? Zejména v dnešní době na zvýšení příspěvků, respektive normativu na bydlení, čeká mnoho občanů České republiky. Proto moc děkuji za odpovědi.

Pane ministře, máte slovo. Děkuji.

Musím říci, že jsme ten normativ zvýšili velmi výrazně v lednu tohoto roku, kdy se stalo to, že ještě v období do konce minulého roku normativ stropoval 50 % žadatelů o příspěvek na bydlení.

To přesné zvýšení nebude paušálně.

Takže tolik, děkuji. Pane ministře, děkuji za dodržení času. Nechce, takže děkuji. Další interpelace pan poslanec Jan Lacina. Omlouvám se, není přítomen.